Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Nemáte zájem, takže otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, nicméně tady vidím faktickou poznámku pana poslance Vlastimila Válka, ale to bylo asi to, co jste chtěl říkat na mikrofon.

Děkuji. Dovolte, abych měl jeden návrh zde v rozpravě, je technického charakteru, to je změna účinnosti, respektive zjednodušení účinnosti dané navrhované normy.